Stále tato vláda má růst.

Nedali jsme... A já souhlasím s panem premiérem, který v rozhovoru říkal, že stát nemá data.

No tak ta statistika není.

A teď neříkám, že je to někoho chyba. Vláda evidentně bojovat s inflací nechce.

A pokud by vláda chtěla, tak si to krásně zařídí.

No tak nevím, k tomu se nechci vracet.

Já chápu, že paní Černochová asi když promluví na vládě, tak všichni jsou v pozoru, ale meziročně že navýšila o 40 miliard, tak já jsem zvědav na to, jak to vlastně všechno utratí.

Dalším problémem je plně nekrytý rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, který má nyní získat potřebných 30 miliard vydáním dluhopisů.

Samozřejmě všechny dálnice, železnice, všechno tam je, nádraží.

Není to možné. Neexistuje to, že by a pokud to tak je, nechť to ukáže. Je to vyloučeno, aby někdo predikoval na deset let dopředu, jaké budou odvody sociálního pojištění. Tato vláda si dokonce dává ambice, že do konce roku udělá důchodovou reformu.

Nikdy jsem nepochopil vlastně, co mi říkají, protože samozřejmě ty výdaje jsou jednoduché, ale ty příjmy, no a když jsou příjmy, tak jsou daně, no a tam jsem zvědav tedy, jak to tato vláda vyřeší, když není schopna řešit téměř nic.

Vy vůbec příjmy neřešíte.

Já nemám nic... Já chci jenom vědět, kolik to stálo, které peníze jste dostali a proč to ještě nezkusíte. Proč to ještě nezkusíte, získat peníze od Evropské komise v prospěch českého rozpočtu?

Vždyť to tam máte napsané. Podle Eurostatu to je 19,1.

Ale samozřejmě že pan ministr je šikovný ministr financí a on má v rozpočtu peníze na kompenzace za ty šíleně vysoké stropy.

Tam chodí tolik expertů, teoretiků.

A to se samozřejmě i změnilo s politikou České národní banky, která je šílená.

Nikoho.

A co ještě lipská burza? Emisní povolenky? Pan premiér říkal, že to zařídí. Mě kritizoval. Proti komu vy chcete bojovat? Mají přebytek.

Logicky.

Nezávislá Česká národní banka.